Děkuji. K další faktické poznámce je přihlášen pan poslanec Juchelka. My, hnutí ANO, máme připravené úplně konkrétní věci, které jsou na stole teď hned. Obnovitelné zdroje energie a odpuštění DPH toto jsou jasné a konkrétní věci, které mohou pomoci občanům České republiky hned po tom, co tady tyto návrhy zákonů schválíme.

Takže prosím a chci občany České republiky uklidnit, my jako hnutí ANO máme nachystány obnovitelné zdroje energie a odpuštění DPH.

My jsme konkrétně připraveni pomoct hned.

Poprosím o případná závěrečná slova navrhovatele, případně zpravodaje. Tak pan ministr financí.

Rozhodl jsem se, že nebudu reagovat, protože abych vyvracel ty polopravdy a lži, bych potřeboval mnoho desítek minut. Takže já se omezím pouze na technické zhodnocení stavu, ve kterém jsme. Jsme ve třetím čtení, už od prvního čtení máme dány a schváleny základní parametry státního rozpočtu, základní deficit 280 miliard korun.

Připomenu ty tři velké pozměňovací návrhy, které směřují do vládní rozpočtové rezervy, a to 1,5 milionu na zajištění programu pomoci občanům, kteří utíkají před Putinovou válkou, 300 milionů humanitární pomoci pro Ukrajinu a 1 miliarda pro Ministerstvo obrany na nákup zbraní. Jsou mezi námi poslanci, kteří roky vystupovali s proruskými stanovisky.

Tak jednoduché to je. A to všechno musíme zohledňovat v těchto dnech, týdnech a měsících. Co opravdu potřebujeme dle názoru vlády, je klid, rozvahu, dostatek dat a kvalifikované rozhodování. Nebudu připravovat novelu státního rozpočtu v příštích dnech a týdnech.

Myslím si, že to stojí za debatu, myslím si, že máme dobré argumenty k tomu, jak vláda postupuje v těchto dnech, ale nechci tím zatěžovat debatu ve třetím čtení státního rozpočtu.

Děkuji. Děkuji. Nyní se zeptám na závěrečné slovo zpravodaje. Já se vzdávám závěrečného slova, chci pouze navrhnout proceduru hlasování.

Proto navrhnu následující proceduru. Nejprve budeme hlasovat o opravném návrhu pana poslance Volného pod pořadovým číslem B57, poté budeme hlasovat o návrzích rozpočtového výboru ve znění schválených pozměňovacích návrhů v příloze 2.A, které máte k dispozici, a to jednotlivě.

Až se vypořádáme se všemi pozměňovacími návrhy, potom budeme hlasovat o závěrečném usnesení Poslanecké sněmovny, zda bude státní rozpočet schválen, či ne. Budeli schválen, budeme pokračovat v hlasování o doprovodných usneseních. Toto je, pane předsedající, návrh procedury a prosím, abyste dal o této proceduře hlasovat.

Nejprve tedy budeme hlasovat o navrženém postupu při hlasování o tomto návrhu zákona, tak jak přednesl zpravodaj rozpočtového výboru.

Návrh byl přijat.